Aby měli šanci alespoň tím, aby prošel ve výboru doporučený návrh ponechat takzvané důvody hodné zvláštního zřetele.

Faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Pastuchová a paní poslankyně Hyťhová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ale také nám tady úřad práce píše, že se nepotvrdil předpoklad o výrazném navýšení počtu stížností v souvislosti se změnou způsobu výplaty.

Dneska budou muset zdůvodnit, proč nedávají stravenky, ale peníze.

Jelikož jsme spolu v sociálním výboru a on tam říkal, že z těch poukázek nelze platit kolejné pro vysokoškoláky, a tady vlastně na mikrofon tvrdil, že si z toho lidi kupují jenom to nejnutnější, jenom to nejlevnější a že musí šetřit, tak by mě zajímalo, proč na výboru říkal, že z toho nejde platit kolejné.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A cituji: Administrativní náročnost zasáhla i do činnosti správního řízení, kdy bylo nutné všechny dávky příspěvek na živobytí, jež byly nepřetržitě vypláceny, či další období přehodnotit. A nyní zmiňují tu vysokou administrativní náročnost do budoucna spojenou s tím finančním modulem. Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem hrozně rád, že můžeme diskutovat a že prostřednictvím různých připomínek se dozvíte, jak to opravdu ve finále funguje, protože v tom reálném životě to je přesně o tom, že ti, kteří to chtějí zneužít, to zneužijí vždycky. Ale o co víc, tento fakt má jenom jednoho vítěze. A tím vítězem jsou ti, kteří tisknou ty poukázky. Jestli jste slyšeli částku 96 milionů a vezmete si z toho jenom 10 %, takže měsíčně 10 milionů jde někomu, kdo tiskne ty poukázky. Jedna stránka jsou peníze za vydání a druhá stránka peněz je za výběr. Takže ve finále to může být až 15 %, která získá ten dotyčný, kdo obchoduje s těmito poukázkami. Takže myslete na to, protože opravdu my znepříjemňujeme život jenom těm poctivým, ale ti nepoctiví si poradí jednoduše. A těch, kteří to vykupují, je hromada, protože je to jednoduchý zisk. Děkuji za pozornost. Následuje faktická poznámka pana poslance Sklenáka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji za slovo.

A příspěvek na živobytí jako dávka v hmotné nouzi slouží k uspokojení základních životních potřeb.

A samozřejmě máme další možnosti, jak ty rodiny získají finanční prostředky, různá sociální stipendia a tak dále. Ale samozřejmě ta má připomínka byla obecná, že to uspokojení základních životních potřeb je širší než jenom potraviny. Tak to jenom na vysvětlenou. Pan předseda Stanjura.

Protože povinností ministra je mimo jiné být účasten schůze Poslanecké sněmovny.